Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se pokusím být relativně velmi stručný, protože věcně by se dal návrh, tak jak je teď předložen, i pochopit.

A že už tam samozřejmě vůbec nemůže být, jaké tam má produkty, a už vůbec, nedej bože, aby byly vidět zůstatky na účtě. Když jsme zjistili, že to skutečně Ministerstvo financí pod současným ministrem napadlo, tak jsme se docela vyděsili.

Začínáme prostě centrálně registrovat všechno.

Na stole leží zákon o sportu, kde stát registruje, nebo bude chtít registrovat všechny sportovce.

Nemůžeme tento zákon podpořit, byť se domnívám, že časem je potřeba se k té myšlence vrátit, protože má své věcné ratio, ale v trochu jiné kultuře a rozhodně s jinými členy vlády, minimálně s tím, kdo to teď překládal.

Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda. Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já to nepovedu v tak osobním duchu jako můj předřečník, ale přesto dovolte, abych pár poznámek k tomuto registru účtů také přičinil. A buďte si jisti, že jsem registr účtů jako myšlenku odmítal vždy, a to i za vlád, jejichž jsem byl členem vládní koalice, a vždy jsem to pokládal za myšlenku mimořádně, mimořádně pochybenou a nebezpečnou. Pokusím se vysvětlit proč a pokusím se vysvětlit, proč si myslím, že tento zákon v podobě, v jaké je přeložen, v žádném případě být schválen nemůže a nesmí. První nebezpečí, které leží v registru účtů.

Vím, že to v podstatě každé ministerstvo financí a teď neviním tohoto ministra financí, ale každé ministerstvo financí to tak pěkně napadne, protože to je taková krásná teze co nejvíce o občanech vědět a co nejvíce moci sledovat, co konají a co nekonají. To je první nebezpečí, že tady žádná zábrana proti tomu není. Druhé nebezpečí, které ale pokládám za mnohem zásadnější, je, kdo má do takového registru účtů přístup a zdali ten, kdo má do takového registru účtů přístup, je nějakým způsobem kontrolovaný. A to bohužel v tomto případě, v případě tohoto vládního návrhu zákona, není, a to tak, že vůbec! Pak je úplně zbytečné tady vést dramatické diskuse o tom, jestli tajné služby mají, nebo nemají mít právo prolomit bankovní tajemství, jestliže tady připouštíme, že ho může prolomit úplně každý ze státních orgánů a kontroluje jenom sám sebe. Ta teze, kterou říká § 17: správce centrální evidence účtů nekontroluje správnost a úplnost údajů při jejich předávání úvěrovými institucemi k zápisu do centrální evidence účtů a za správnost a úplnost takto přijatých údajů neodpovídá. To znamená, někdo vede registr, ale neodpovídá za to, co v tom registru je uvedeno. A když si libovolná banka vymyslí, že já s ní nějaký vztah mám, a tuto informaci uvede do centrálního registru účtů, já nemám šanci, jak se proti tomu bránit, protože ten, kdo vede registr, za registr neodpovídá a odpovídá, resp může volat k odpovědnosti pouze ty, kteří mu tam údaje předávají, zda mu je předávají v úplné podobě. Jestli mu tam náhodou nepřidaly nějaké údaje další, to už kontrolovat nemůže vůbec. A pak druhá část paragrafu 17 odst. 4 říká: Správce centrální evidence účtů nekontroluje splnění podmínek pro podání žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle § 6 odst. 2 a za splnění těchto podmínek neodpovídá.

No jsme tedy opravdu registr mohli nechat udělat úplně veřejný!